Vláda teď před komunálními a senátními volbami nechce říct, že nepomůže, ale všichni vidíme, že opravdu nepomáhá. A proč?

Vláda zcela úmyslně ignoruje drahotu, zcela úmyslně přivedla firmy a občany na pokraj krachu jen proto, aby si naplnila státní kasu, ze které pak štědře rozdává zahraničním zbrojním firmám, Ukrajině nebo migrantům.

Jsme pro moderní, akceschopnou armádu, to říkáme celou dobu, ale musíme také na to mít a musí to být samozřejmě reálné.

Není tam zase nějaká korupce? Tak doufám, že se to včas dozvíme, jak to vlastně je.

Ostatně kde jinde získat informace než v podsvětí napojeném na vrcholnou politiku stran koalice Petra Fialy?

Vydírají ho? Nebo je sám spojen s touhle partou kolem organizovaného zločinu? No, spojení minimálně politické tam je, to vidíme všichni. To je otázka, kterou dnes nastolil bohužel sám pan premiér svým lhaním.

Vláda Petra Fialy cíleně likviduje české firmy, české domácnosti, a to jen proto, aby vydělala peníze, které hodlá utrácet ve prospěch zahraničí. Tato vláda odmítá pomáhat svým občanům. Tato vláda likviduje demokracii v naší zemi, likviduje také lidská práva, hlavně právo na svobodu projevu a názorů. Dokonce jste vytvořili na vládě novou funkci, zastává ji jakýsi pan Klíma, kolega premiéra Petra Fialy.

Takže tato vláda této zemi skutečně viditelně a doložitelně škodí ve všech myslitelných oblastech. Mluvil jsem o zdravotnictví, mluvil jsem o financích, mluvil jsem o sociálních záležitostech, mluvil jsem o svobodě a demokracii. Každý z občanů, každý živnostník, každý manažer a majitel firmy se o tom může přesvědčit na vlastní kapse, a ten, kdo si dovolí říct něco zakázaného, se o tom přesvědčí na své osobní svobodě.